Takže zde bych chtěl upozornit, tak jak jsem říkal v minulých čteních, už se naštěstí podařilo lehce roztrhat ty nesmysly, komu všemu se nesmí nalít. Ale přesto tady v minulém projednávání měl velmi pozitivní návrh pan poslanec Hovorka, který říkal: Úplný zákaz nalévání u dospělých osob by se měl týkat těch osob, které jsou v takovém stavu, že ohrožují sebe, jiné nebo majetek. Bohužel, tehdy ten návrh byl nehlasovatelný, protože se rozcházel s návrhy pana zpravodaje a nedala se ta procedura dostatečně vyladit. Ale přesto si myslím, že v § 11 odst. 7 musíme ještě udělat změnu.